Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami.

V projednávání tohoto bodu jsme pokračovali dne 8. března, rozprava byla opět přerušena.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Martin Baxa, což už učinil, a rovněž tak zpravodaj garančního výboru, kterým bude za omluveného pana poslance Kolovratníka pan poslanec Ondřej Babka. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili poslanci uvedení v pořadí. Nicméně mám tu přednostní právo paní předsedkyně Schillerové, která by měla vystoupit jako první. Paní předsedkyně, prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Už dnes máte vládu, ovládáte obě komory Parlamentu Poslaneckou sněmovnu i Senát. Včera byl inaugurován prezident republiky, který byl zvolen také s vaší podporou.

Chci tomu věřit a určitě musí dostat šanci to prokázat.

Vám ta koncentrace moci, kterou již nyní máte, evidentně nestačí. Vy chcete to kyvadlo vyrvat, aby se už nikdy nemohlo vrátit zpět. Minulý týden a celý váš postup během schůze toho budiž důkazem. A v této situaci tu nyní řešíme další instituce, které chcete získat pod svoji kontrolu, totiž média veřejné služby. Je to pro vás dokonce taková priorita, že jste opět dali stranou problémy občanů a podnikatelů.

A proto také my k těmto tématům musíme za vás svolávat mimořádné schůze, protože jinak je Sněmovna vůbec neřeší. To vše je vám totiž lhostejné, protože vaše priority jsou evidentně jiné. Já ale na jednu stranu vaši snahu chápu. Obraz vaší vlády u společnosti totiž není vůbec dobrý. Většina výzkumů totiž ukazuje, že důvěra občanů ve vaši vládu opravdu není velká.

To je druhý nejhorší výsledek ze všech měřených zemí. Podle výzkumu společnosti STEM z konce loňského roku hodnotí práci premiéra známkou pět, tedy tou nejhorší možnou, 60 % populace. Ba co víc, jen 18 % lidí se podle stejného výzkumu domnívá, že budoucnost bude lepší.

Chápu, že se vám to neposlouchá dobře, a chtěla bych vás upozornit, že pokud si myslíte, že se tyto pocity změní v případě, že ovládnete média veřejné služby, tak se velmi, velmi mýlíte. Přijměte prosím radu od zkušenějších. Já vím, že někteří z vás mají pocit, že víte všechno nejlépe. Už i proto, že nikdo nikdy není u moci navěky. Dříve nebo později přijde k moci někdo jiný. Jste si jistí, že vám i potom bude tato třeba zrovna změna zákona vyhovovat? Opravdu chcete, aby média veřejné služby hrála podle toho, kdo je zrovna u moci?

A to není jen má domněnka. Vím, že na tuto námitku zcela určitě opáčíte, že to samozřejmě nechcete, že vás podobné úvahy ani nenapadly. Ale opravdu si myslíte, že vám to někdo uvěří? Zvlášť v situaci, kdy doteď nikdo z vás nebyl schopný přesvědčivě říci, k čemu tato změna je? Nebo vyřeší snad tato věc otázku financování veřejnoprávních médií? Nic z toho neřešíte. Jediné, na co nyní tlačíte, je změna volby do Rady ČT a Českého rozhlasu. Přitom to, co my chceme, a myslím si, že to je zcela legitimní, nebo možná spíš by to mělo být absolutní naprostou samozřejmostí, neměňte podmínky výběru nového generálního ředitele České televize v době, kdy už se proces výběrového řízení rozběhl. To je přece naprosto skandální postup! A troufnu si říci, že při jiném rozložení sil by měl potenciál plnit hodně velká náměstí. Při posledním projednávání tohoto bodu zde ve Sněmovně zaznělo mnohokrát, že pokud ty obavy chcete rozptýlit, tak to můžete udělat snadno. Není nic jednoduššího. Stačí posunout účinnost zákona za termín volby generálního ředitele.

Proč je takový problém účinnost zákona odložit? Mohl by mi někdo z vás na tuto jasnou a jednoduchou otázku jednoznačně odpovědět? Ale myslím opravdu jasně. Bez jakýchkoli výmluv a vytáček.